Mám tady detailní informace, jakým způsobem to bude probíhat, ale dovolím si to postoupit k vašim rukám. Tyto věci už jsou v tuto chvíli zveřejněny.

Aktuálně bych chtěla říci, že právě na ten stav, který jste vy popsala ve své interpelaci, jsme reagovali v září tohoto roku tak, že byla svolána konference Ministerstva školství, kde právě byli pozváni zřizovatelé škol, ředitelé, učitelé a zástupci odborné veřejnosti. Současně v návaznosti na zpětnou vazbu ze strany krajských úřadů a školské komise Asociace krajů já osobně se svými spolupracovníky ještě do konce roku na čtyřech místech na území republiky proběhnou velké semináře, všechny asi pro 300 osob, z hlediska ředitelů těch jednotlivých škol, a tam budou detailně seznámeni se stávající situací.

Budou to dostávat na těch seminářích? I vy sama jste potvrdila, že jste k této informaci došla také.

Děkuji za respektování jednacího řádu. Dobré odpoledne, nepřítomný pane ministře, dámy a pánové.

Jsou to ale i onkologické preparáty, biologické léky, různé preparáty na hubnutí, kterých je plný internet.